Děkuji. Připraví se pan poslanec Čižinský. Jsme ve faktických poznámkách. Máte slovo, pane poslanče. Ale nemám klid. Dámy a pánové, prosím o klid. Přidám vám čas. Děkuji. Můžete pokračovat, pane poslanče.

A rozhodnete se podle vlastního vědomí a svědomí.

Prosím, nezříkejme se odpovědnosti za to rozhodování.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Ale máme být schopni čelit také názorům, se kterými třeba nesouhlasíme. A měli bychom tedy podporovat to, jak lidé vyjadřují své názory. A taky samozřejmě názor může někdo vyjádřit tím, že demonstruje. To je přece úplně v pořádku. Děkuji. Pan poslanec Benda. Připraví se pan předseda Rakušan. Prosím, máte slovo.

Je to fakt nesmysl.

Mnohokrát nám doporučoval věci, se kterými jsem nesouhlasil.

A přijde mi to vůči němu hrozně nefér. Děkuji. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, pane předsedo. Děkuju vám, pane předsedající, za slovo.

My jsme takovou žádnou zprávu nedostali. Očekával bych, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že se nám omluvíte. Možná jste hovořil s vaším panem předsedou Hamáčkem. Z té strany stále ještě jste. A možná on dostal nějakou esemesku. Ale myslím, že nemáte, aspoň v to plně doufám, prostřednictvím pana předsedajícího, přístup do našich mobilních telefonů. Já už bych se v téhle zemi ničemu nedivil. Je to trapné! Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Pak pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo. Na veřejného ochránce práv se ročně obracejí tisíce občanů a většina z nich, většina z nich podává oprávněné stížnosti, oprávněné stížnosti vůči tomu, že jsou porušována jejich práva, a to většinou úřady, tímto státem. Veřejný ochránce práv je prodloužená ruka nás jako Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Foldyna stáhl faktickou poznámku. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Profanta. Připraví se pan předseda Jurečka, zatím s poslední faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

A zadruhé bych chtěl vzkázat všem občanům této země, že my v pirátské straně se zpětné vazby nebojíme. Nebojte se nám napsat. Zkuste to slušně. Ale my si poradíme s každou formou zpětné vazby, bereme ji na vědomí a bereme ji vážně. Děkuji. Pan předseda Jurečka. Prosím, máte slovo.

Jak tady může zaznít od poslance této Sněmovny věc, která není pravdivá.

Děkuji. A ještě pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou a pak paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo. Ona říkala tady jednu věc, že ty podněty, které podávají občané na úřad ombudsmana, jsou z drtivé části oprávněné. Já se přiznám, že si nejsem jist, že je to pravda. Já bych rád viděl tu statistiku. Ale je to úplně jedno, jestli jsou oprávněné, nebo ne.

Já opravdu si myslím, že není úplně fér tady reagovat na základě jakési esemesky.

Děkuji. Paní poslankyně Valachová. Jsme stále ve faktických poznámkách.